Další otázkou je, jak budeme podporovat nové technologie.

Není na čase intenzivně podpořit výzkum a vývoj tak, aby to mohl být, anebo taky nemohl, další alternativní zdroj? Bavíme se neustále o diverzifikaci, tak se o ní jenom nebavme. Další otázkou je podpora uhlí.

Otevřeme tu otázku konečně? Přiznáme si, že je potřeba dalších dvacet let?

Nebo chcete zase uhelné prázdniny, jak tady bývaly v padesátých letech?

No, určitě nechcete, bez ohledu na to, v jakém období byly. Předsedáme Radě Evropské unie.

Mně je jasné, že to není jednoduché, ale pokud zastupujeme české občany, prostřednictvím vás, pane ministře, dovolím si vás vyzvat: Prosím, řešte to! Troufám si říci, že vlastně v podstatě žádný.

Ti na to mají svůj pohled a říkají si: My to přece chceme jednoduše a pro nás. To, co si vyrobíme, si přece nenecháme někým cizím zdražit a dovézt zpátky, vždyť je to nesmysl. Tak proč?

Je teď čas to téma otevřít a řešit ho. To jsou přece podstatné věci, ty v konečném důsledku platí český občan v cenách. A proč by je měl platit? Přijde vám to správné?

Já si vás, pane ministře, znovu dovolím požádat, abyste dodržoval slovo, aby, když se dohodneme na spolupráci, my projevíme zájem a vy ten zájem akceptujete, tak aby tato spolupráce opravdu byla, abychom komunikovali, protože my s vámi komunikovat chceme, chceme se podílet na přípravě zákonů, chceme u toho být, nepotřebujeme se navzájem překvapovat. Ale ty debaty musí být, protože pokud bychom na tom spolupracovali a byli tam zastoupeni odborníci ze všech stran, tak se té debatě vyhneme.

Taky jistotu, že jsou schopni se postarat o své děti. A jistotu, že vláda, kterou si zvolili, je tady pro ně. Děkuji za pozornost. Také děkuju.

Děkuju.

Děkuju pěkně.

Myslím, že i před rokem, kdy jsme byli v opačné pozici, vládlo hnutí ANO a my jsme byli ti z opozice, kteří kritizovali, tak jsme byli tvrdá opozice, kritizovali jsme tvrdě, ale nepoužívali jsme termín, že chce hnutí ANO vyhladovět občany České republiky, protože jsme si to jednak nemysleli, pouze jsme měli pocit, že to, jak hnutí ANO dělá hospodářskou politiku, to není ideální a že nám to způsobí problémy.

Rozumím té kritice, nicméně když poslouchám návrhy vás a vašich kolegů, tak bych je shrnul do takových dvou bodů. Jedno je zastropování cen a druhé jsou další masivní výdaje ze státního rozpočtu, ať už prostřednictvím navýšení dávek, nebo jakýchkoliv jiných opatření. Zastropování cen, to už jsme v historii několikrát měli možnost sledovat.

Takže ani to není, pane kolego, řešení.